Ale myslím si, že to je cesta, jak pandemii zvládnout.

Děkuji paní ministryni. Děkuji.

Děkuji. Poté ještě jednou paní ministryně.

To asi lze pochopit.

Nicméně si musím dovolit, musím komentovat některé věci, které tady zazněly.

Tak ano, pokud se tato Sněmovna rozhodne, že jednotlivá zdravotnická zařízení mají plné právo a plnou odpovědnost rozhodovat o tom, v jakém rozsahu poskytnout neakutní péči, podle toho, jak jsou zahlcena, nebo nezahlcena péčí o covidy, a pokud budou mít prostor poskytovat tu péči tak, jak ji poskytovala v době necovidové, že nebudou v žádném případě krácena, trestána, že jim bude plně hrazena zdravotní pojišťovnou, budu jenom rád.

Vzpomeňme si na včerejšek a na naše dva kolegy bez roušek, a co se tady stalo.

A třetí věc, která je podle mě velmi důležitá my si vždycky vzpomeneme na nějakou skupinu, ale toto by mělo opravdu být řešeno systémově.

Na ně jsme úplně zapomněli.

My nechceme, aby byli bezuzdně nasazováni do zdravotnických a jiných zařízení a nestudovali, nedělali zkoušky, na druhé straně jsme si plně, myslím si, všichni vědomi, že v řadě případů je bez jejich pomoci fungování systému buď obtížné, nebo dokonce nemožné.

Zkusme to!

V obecné rozpravě. Máte slovo.

Návrh na zjednodušení ošetřovného je zpracován, ráda to členům sociálního výboru představím, nicméně k té diskuzi na vládě nikdy nedošlo, protože ještě jednou ocituji, pan premiér říkal, že se školy zavírat nebudou. Z tohoto důvodu ten návrh nebyl projednán.